, který přispívá k informování veřejnosti o aktuálně platných opatřeních.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Další návrh.

Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 21, přihlášeno 103 poslanců, pro 49, proti nebyl nikdo. Návrh byl zamítnut.

Hlasování pořadové číslo 22, přihlášeno 103 poslanců, pro 50, proti nebyl nikdo. Další návrh.

Hlasování pořadové číslo 23, přihlášeno 103 poslanců, pro 54, proti nikdo.

Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 24, přihlášeno 103 poslanců, pro 35, proti nebyl nikdo. Návrh byl zamítnut.

Dámy a pánové, já v tuto chvíli přerušuji hlasování.